Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Nebyla to odborně vedená kampaň, ale byla to vysoce emotivně vedená kampaň, která samozřejmě cloumá veřejným míněním a cloumá i Poslaneckou sněmovnou.